Tam to má svoji logiku, i když i tam jsou podmínky, které se musí splnit. Nicméně v regionálním školství, na školách základních, na školách středních já to vidím jako velký problém, pokud jde o organizaci a pokud jde vůbec o to, kdo bude učit. Já bych určitě byla všemi deseti pro, aby se pomohlo učitelům, aby se podpořili učitelé.

Bude to mít dopad na žáky.

Tady prostě potřebují opravdu stálého učitele, který se jim bude věnovat.

Já prostě nemůžu souhlasit s tím, co zbytečně zatěžuje učitele, co je odvádí od jejich práce, kterou mají v prvé řadě vykonávat, a to je výchovně vzdělávací proces.

A tady souhlasím s paní ministryní, která prosazuje zvýšení platů o 10 % u pedagogických pracovníků. Jako nutné vidím zvýšení platů u nepedagogických pracovníků. To všechno působí společně s tím, jaké jsou utvářeny podmínky k tomu, aby jednak učitelé na našich školách zůstávali, a zůstávali rádi, a také aby přicházeli noví učitelé. To všechno bude samozřejmě záležet i na rozpočtu kapitoly školství, na tom, co dostane ze státního rozpočtu. Nicméně jsou některé pozměňovací návrhy, které si myslíme, že přispějí k lepšímu a které podpoříme. Děkuji. Poslední zatím přihlášenou je paní poslankyně Ivana Dobešová. Prosím, paní poslankyně.

Myslím, že jsem poměrně podrobně hovořila již ve druhém čtení, kdy jsem popisovala, jaká je realita v terénu a jaký je návrh současného zákona. Já bych se v současné době pouze pozastavila u svého pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem I1, který se snaží pozměnit pozměňovací návrh paní poslankyně Bohdalové pod písmenem A19. To, co mě vedlo k sepsání jiného pozměňovacího návrhu, je konstatování v závěru části A19, že ministerstvo zajišťuje profesní rozvoj učitelů uskutečňovaný dalším vzděláváním prostřednictvím právnické osoby jím zřizované za účelem zajišťování profesního rozvoje pedagogických pracovníků. Paní ministryně se mi snažila vysvětlit své důvody, proč tento pozměňovací návrh nepodporuje. Já se obávám, že mě a část odborné veřejnosti nepřesvědčila, protože si myslím, že může být v budoucnosti tento pozměňovací návrh zavádějícím a počátkem toho, aby zde opravdu existovala pro profesní rozvoj a tím nemyslím jenom metodické komise, ale celkové vzdělávání pedagogických pracovníků pouze jedna organizace zřizovaná Ministerstvem školství.

A proto na úrovni krajských organizací vznikaly jiné vzdělávací organizace, zřizované kraji, které tuto službu školám poskytovaly. Já nemohu hodnotit, jak působí krajská organizace tohoto typu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v jiných krajích než ve Středočeském. Ale ve Středočeském kraji tato organizace funguje velmi dobře.

Já nechci předvídat, co budoucnost přinese.

Děkuji za pozornost. Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy.

Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Přivolám naše kolegy z předsálí. Prosím, paní zpravodajko.